No a proč tedy pojďme se podívat blíže proč tedy 58 % občanů podle toho průzkumu, který provedla agentura STEM, nevěří České televizi. A je to škoda. No, není divu.

I to jsem investigovala a ukazovala na něm propojení zájmových skupin.

Stojí. Byly, jsou v něm popsány triky, jakým se pozemky prodaly pomocí posudku nechvalně proslulého znaleckého ústavu Equita, který přitom neměl být ve státní správě k prodeji pozemků vůbec použit.

Prý to nešlo. Tak nešlo.

Já mám od začátku jasno. Kauza STAN byla kauza, která ukazovala na propojení developerů, politiků, způsob nakládání s veřejným majetkem.

Pan poslanec Lacina za hnutí STAN. Takže je potřeba se opravdu ptát. A tady se postupně uzavírá ten kruh: Proč vlastně v tuto chvíli to tady hnutí STAN, potažmo celá vládní koalice, navrhuje?

A teď je právě ta otázka, jestli vlastně z celé té kauzy v prvé řadě Marek Wollner neměl nějaký osobní prospěch, když takhle zastavil kauzu organizovaného zločinu. Tak doufám, že se všechno prošetřuje.

Ale je to prostě podlé. Je to prostě špatně.

To by mě, pane poslanče Lacino, prostřednictvím předsedající, velmi zajímalo.